S pozměňovacími návrhy poslankyně Markové a poslance Jana Volného souhlasím. V prvém případě se jedná o technickou úpravu, kde se upravují jazykové náležitosti předkládaných žádostí a provázanost v tomto ohledu se správním řádem. U druhého pozměňovacího návrhu se mění terminologie týkající se celního režimu v návaznosti na přijetí nového celního kodexu Unie. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, věřím, že tento návrh zákona při dnešním projednávání podpoříte, neboť se jedná v zásadě o technický předpis, který přispěje k souladu českého právního řádu s aktuální právní úpravou EU v této oblasti. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 589/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro zdravotnictví poslankyně Soňa Marková, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr nejenom předložil návrh zákona, ale dokonce zvolil i roli zpravodaje, protože seznámil s tím, co jsme projednávali na zdravotním výboru. A skutečně usnesení zdravotního výboru, který je garanční pro tento tisk, vlastně po úvodním slově náměstka ministra, pana Vladimíra Valenty a po mé zpravodajské zprávě přijal doporučení, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyslovila souhlas s tímto návrhem zákona, a zmocnila mě jako zpravodajku, abych vás s tímto usnesením seznámila. Jenom bych ráda potom v obecné rozpravě odůvodnila svůj pozměňovací návrh, který jsem podala a který se samozřejmě nachází také v systému. Děkuji za pozornost. Prosím, máte slovo.